Poprosím paní ministryni a přečtu omluvenku. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já budu řešit fakta.

To je všechno, co v tuto chvíli vím. Cokoliv budete chtít, tak jsem samozřejmě připravena vám to dodat písemně. Děkuji.

Určitě. I za přítomnosti pana ředitele Nováka.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Samozřejmě, že městskou policii nezajímá, že ty průkazky jsou v šetření úřadu práce, v šetření posudkového lékaře.

A to vystavení klidně trvá čtyři, pět měsíců.

Děkuji za slovo. Takže nechť úředníci klidně se můžou výrazně rozepsat.

Děkuji.